O čem se moc nemluvilo, bylo to, proč byl pro útok vybrán právě Bataclan. Bylo to proto, že majitelé budovy jsou Židé.

Společným jmenovatelem těchto a dalších útoků je, že pachateli byli imigranti, ať už to byla první, druhá, nebo třetí generace. Tyto násilné útoky v maximální možné míře jsou produktem právě masivní nelegální imigrace, kterou v současnosti se snaží evropské úřady legalizovat, a už nemluví o přerozdělování, ale o přesídlování. Dostáváme řadu deklarací o tom, jak máme přijímat stále větší a větší množství migrantů, jak je máme zachraňovat odevšad apod. Ale všichni mají společné jedno. V podstatě otevírají dveře Evropy, která je bezbranná, otevírají dokořán. A lidé, kteří sem přicházejí, jsou poslední, kteří by chtěli Evropu budovat. Oni ji přicházejí ovládnout. Podívejme se koneckonců, co se děje teď v České republice. Měli jsme tady v nedávné době tři brutální útoky imigrantů na naše občany. A co na to říká ministr vnitra? Nic, protože tady není.

Musíme si uvědomit, že jsou to zločiny, které by bez migrace tady nebyly. Tady v tom směru se antisemitismus promítá s určitou nenávistí vůči křesťanské a západní civilizaci jako takové. Takže můžeme směle říct, že jsme s židovskou komunitou na jedné lodi, a musíme velmi rázně toto všechno odmítnout, musíme vyzvat naše bezpečnostní složky, aby jednaly.

Počty útoků, které jsou motivovány antisemitismem, v západní Evropě meziročně narůstají. A je jenom otázkou, kdy se dočkáme podobného vývoje tady u nás.

Velký počet zaznamenala Velká Británie, Francie. Ale jediná země, která zaznamenala pokles těchto činů, bylo Maďarsko, které, jak víte, se velmi účinně brání migraci.

Já abych tedy uzavřel svůj příspěvek do diskuse tím, že je jednoznačně prokázáno, že nárůst antisemitismu v Evropě je v přímé souvislosti s migrací. A není tedy možné, abychom bojovali proti antisemitismu bez toho, že budeme bojovat proti nelegální migraci, protože jsou to jenom naše úřady, které smějí rozhodovat, koho sem pustíme a koho ne. Nebude to rozhodovat nějaký Řek v Bruselu. Děkuji vám.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo.

Já bych ho chtěla poprosit, nebo obecně zástupce Komunistické strany Čech a Moravy, jestli by se mohli zasadit o to, aby se dořešila ta nedořešená věc, která se týkala, jestli si na to vzpomenete, toho výbuchu na tzv. palestinské ambasádě. Byla to velmi obrovská kauza, která se řešila i na úrovni diplomacie. Takže já bych jenom chtěla poprosit, abychom si tady skutečně říkali věci, tak jak jsou. A pokud tady kolegové z Komunistické strany Čech a Moravy opěvují Palestinu já tomu rozumím. Byli to oni, kteří uznali tento tzv. stát. Na druhou stranu my máme přeci právo mít na to názor jiný. A nejenom těch, ale mezinárodních smluv, protože samozřejmě že ty zbraně sem tehdy byly dopraveny nelegálně. Byla tím porušena minimálně Vídeňská úmluva a i jiné smlouvy.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce paní kolegyně Černochové. Jsou tady další tři faktické poznámky.

Nyní tedy pan kolega Ondřej Benešík s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo.

Jak jistě víte, bylo to v době vlády premiéra Miloše Zemana, dnešního prezidenta. A já bych vás, všechny poslance, kteří máte o toto téma zájem, chtěl pozvat na čtvrteční zasedání podvýboru pro migraci a azylovou politiku v rámci evropského výboru, kde tuto záležitost budeme řešit a konzultovat a diskutovat se zástupci Ministerstva vnitra tak, aby mohla být skutečně vysvětlena, aby ten návrh, který Ministerstvo vnitra přinese do Sněmovny, mohl být podroben diskusi, a tak, abychom se mohli vyjadřovat přesně. Protože já po konzultaci s odborníky z Ministerstva vnitra jsem nabyl dojmu, že řada kolegů se k tomuto vyjadřuje opravdu velmi neodborně a používá, alespoň z informací, které mám z Ministerstva vnitra, zavádějící argumenty. Takže vy, co o to máte zájem, prosím, využijte této možnosti. Na podvýboru mohou vystoupit i odborníci, kteří nejsou politici, kteří nejsou poslanci nebo členové vlády.